vytvořit ze strany státu podmínky pro rychlejší obměnu stávajícího vozového parku v České republice, zejména z hlediska podpory výroby a dovozu nových vozidel na alternativní paliva vyráběná z biomasy; vypracovat potřebnou legislativu jako oporu pro realizaci navrhovaných opatření nový zákon o ochraně ovzduší, novela zákona o spotřebních daních, legislativní ošetření podpory perspektivní produkce a použití biopaliv druhé a třetí generace. Na konci roku 2013 za doby úřednické vlády Jiřího Rusnoka Česká republika na jednání Rady Evropské komise pro energetiku podpořila kompromisní návrh obsahující mimo jiné i omezení využívání biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy, a řešil i problematiku podpory takzvaných pokročilých biopaliv. Tento kompromisní návrh však nebyl celkově přijat.

V textu programu se u čistých biopaliv a u vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními palivy buď ponechává současná daňová podpora, nebo se navrhuje tuto daňovou podporu snížit.

V závěru textu programu se uvádí: tyto navržené, respektive schválené a notifikované podpory budou každoročně přezkoumány, zda nevykazují překompenzaci.

Mimoto vládní návrh stanovuje povinnost složit na zvláštní účet celního úřadu jistotu odpovídající množství nedodaného biopaliva, což má podle důvodové zprávy významným způsobem přispět ke snížení výše případného nedoplatku na pokutách za neuvedení minimálního množství biopaliva do volného daňového oběhu uložených dodavatelům pohonných hmot, kteří zákonem stanovenou povinnost nesplnili.

Program na druhou stranu implikuje výrazně pozitivní vliv na zaměstnanost a následné odvody do veřejných rozpočtů.